V návrhu potom, když už se otevírá trestní řád, se zároveň také počítá s rozšířením oprávnění pověřených orgánů Vojenské policie konat vyšetřování některých trestných činů, kde rozhodující roli hraje znalost prostředí.

Znovu zdůrazňuji jde o případy ambulantní léčby.

Děkuji panu ministrovi. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr tady představil tento vládní návrh, který považuji za praktický.

Sama jsem minulý týden v jedné takové věznici byla a tam už dávali pomalu přistýlky na chodbu.

Myslím si, že to velice pomůže. Myslím, že to je i moderní instrument, který má řada západních zemí.

To je třeba zdůraznit.

Zbývá dodat, že to celkově bude něco stát, zejména elektronický monitoring, tam bude potřeba vstupní kapitál.

Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Benda. Dobrý večer, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Jak bylo mými předřečníky zmíněno, návrh se zabývá třemi okruhy. Asi se na tom shodneme.

Odůvodnění je takové, že to nadbytečně zatěžuje Policii České republiky. To nadbytečné znamená 50 až 60 případů za rok.

Stejně by mohly argumentovat například pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech uvnitř věznic. I ony mají bezesporu větší znalosti struktury vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř věznic, než mají orgány Policie České republiky. Naopak, myslím si, že vždy je třeba zajistit nestrannost, nezaujatost a plnou objektivitu vyšetřování, což u stejné složky nemusí být vždy zaručeno. Je proto plně postačující, aby pověřené orgány Vojenské policie konaly prověřování, a považovat si to, že mohou konat vyšetřování o trestných činech vojáků spáchaných při plnění úkolů v zahraničí.

Nelze jen suše konstatovat, že pravidelný přezkum trvání ochranných léčení v obou formách, tedy ambulantní a ústavní, který se provádí u dospělých osob jednou za dva roky a u mladistvých jednou za rok, z pohledu personálních kapacit jednotlivých okresních soudů a zdravotnických zařízení, kde se ochranné léčení vykonává, představuje nadměrnou, zejména administrativní zátěž, a proto se zúží na formu ústavní. To zřejmě podle mě nebude cesta správným směrem.

Už slyším ty humanisty, kteří budou křičet, že ty chudáky nemocné chceme zavírat do léčeben. A já říkám klidně ano.

Takže závěrem. Pokud někdo v této diskusi navrhne předkladateli vrátit k přepracování, budu klidně pro. Pokud ne, určitě povedeme odbornou diskusi v ústavněprávním výboru.